Budeme hlasovat o změně navrhovatele, resp. zpravodaje tohoto bodu na pana poslance Kopřivu. Kdo je proti? V hlasování číslo 23 je přihlášeno 130 poslanců a poslankyň, pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat.

A pak otevřeme rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím být stručný, protože i předpokládám širokou shodu na tomto tématu.

Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Tyto poslední volby vyvolaly masivní protesty, už i vlastně několik dní státní televize Běloruska, která podléhala tomu režimu, reportuje o těch nepokojích. Do masivní stávky se zapojila drtivá většina největších podniků podle obratů. Do ulic vyšly vlastně všechny kategorie občanů, aby vyjadřovaly nesouhlas s průběhem těch voleb, které podle dostupných informací nebyly svobodné jak během té kampaně, tak už během samotného hlasování a samozřejmě i sčítání hlasů.

Co my k tomu bychom měli zaujmout.

Děkuji.

Na některých bodech se shodneme, na některých ne. Já bych to usnesení nyní krátce představil a potom ho načtu v podrobné rozpravě. My chceme, aby Poslanecká sněmovna odsoudila násilí, policejní zásahy, propuštění politických vězňů a nezávislé vyšetření těch násilností ze strany Lukašenkova režimu.

Dále konstatujeme, že Česko nemá žádnou zákonnou úpravu, která by umožnila uvalit takto cílené sankce. Chceme ocenit iniciativu vlády ČR, že iniciovala právě jednání ministrů zahraničí a vytvoření toho sankčního seznamu.

Děkuji. Já tedy otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám několik přihlášek. Jako první s přednostním právem pan místopředseda Okamura a pak bychom se věnovali faktickým poznámkám.

Vážené dámy a pánové, máme tady teď na programu bod týkající se situace v Bělorusku.

To je jediné stabilní řešení do budoucna. Požadavky na předání moci nebo opakování voleb musí být podloženy fakty, a nikoliv pouze odporem k vládě autoritáře prezidenta Lukašenka.